Dobře, děkuji, a další s přihláškou je přihlášen pan poslanec Feranec. Pane poslanče, prosím.

Zrušení stavu legislativní nouze a navrhuji to zařadit jako první bod dnešního jednání. Vysvětlím důvody, proč tento bod. Zažili jsme tady debatu právní a tak dále, jestli to je, nebo to není procesní hlasování.

Proč dnes?

Jaké důsledky? Omezil právo poslanců sociálního výboru na debatu o tomto zákoně tím, že bylo stanovené, kdy to mají projednat, do kdy, omezil nějakým způsobem toto právo.

Opakuji znovu, vyvolává nějaké právní důsledky, a hlavně, obávám se, že strašně děsí veřejnost. A teď jenom ještě k těm důvodům, proč si myslím, že bychom ho měli zrušit.